Ten fond je docela funkční a využívaný různými kulturními subjekty.

Čili jsou to částky spíš na takové menší projekty, které podporují zejména regionální kulturu, a to úplně ve všech uměleckých oborech. Proto se také členové rady skládají z odborníků z nejrůznějších uměleckých oborů.

Návrhy podává ministr kultury, což dnes máme před sebou. Členství v radě je veřejnou funkcí a chtěl bych zdůraznit, že je čestné, není honorováno a je nezastupitelné. Já osobně považuji tuto záležitost za nepříliš dobrou.

Dokonce jim prý nemůžeme proplatit ani cestu, což je úplně neuvěřitelné.

Ty máte před sebou. Já bych chtěl říct, že opravdu, jak jsem si pročítal životopisy těchto kandidátů, jsou to osobnosti významné, výrazné, které v kultuře mají opravdu zkušenosti. Byl bych velmi rád, kdyby všichni mohli být členy té rady, proto pro mě bylo velmi obtížné doporučit vám 13 jmen. Já jsem to udělal, ale samozřejmě je vaším plným právem, abyste se eventuálně rozhodli jinak. Mám připravené životopisy, jsem připraven k některým členům, pokud se budete ptát, vám dát informace.

Máte tedy před sebou třináct jmen. Děkuji. Nikoho nevidím.

Děkuji za slovo. V souladu s jednacím řádem Sněmovny musíme rozhodnout hlasováním o tom, že volba bude provedena tajných způsobem. Takže nejdříve, pane předsedající, prosím, abyste nechal hlasovat o té tajné volbě. Ano.

Děkuji vám. Návrh byl přijat. Budeme tedy hlasovat v tajné volbě. Takže dám na vydávání lístků 20 minut.

Dovolte mi, abych také zároveň s tím oznámil, že přerušuji 7. schůzi Poslanecké sněmovny s tím, že v ní budeme pokračovat 10 minut po skončení, případném přerušení 9. schůze Poslanecké sněmovny, která začne ve 14.30.